Pojišťovna, která podle § 180j odst. 2 písm. a) sjednává cestovní zdravotní pojištění, je povinna provozovat informační systém, který umožňuje Ministerstvu vnitra, útvarům Policie pověřeným plněním výkonu státní správy v oblasti pobytu cizinců podle § 161 a poskytovatelům zdravotních služeb získat způsobem umožňujícím dálkový přístup na zabezpečeném online rozhraní informace o datu sjednání pojistné smlouvy, doby platnosti této smlouvy a délce trvání sjednaného pojistného období. Tento dálkový přístup ke svému informačnímu systému poskytuje pojišťovna bezplatně.

Podrobná odůvodnění jsou součástí těchto sněmovních dokumentů. Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu těchto návrhů.

Děkuji za slovo.

Je to z několika důvodů, ty dva základní uvedu.

A druhá věc je, že nechci, aby se zvýšila administrativní zátěž zdravotnických zařízení a lékařů, kteří si budou muset dohledávat cizí pojišťovny mimo režim zdravotních pojišťoven a fakturovat jednotlivé úkony, a budou tak moci v podstatě na dcery vyúčtovávat úplně stejným způsobem jako na jejich matky.

Proto si dovolím načíst tento pozměňující návrh, který se týká dětí do 18 let a péče o ně v podstatě v režimu komplexní zdravotní péče taktéž dceřinými společnostmi veřejných zdravotních pojišťoven.

Děkuji za pozornost a děkuji i za podporu těchto návrhů. Pane poslanče, prosím.

Také děkuji a poslední přihlášený do podrobné rozpravy je pan poslanec Brázdil.

Děkuji, pane poslanče. Ještě se rozhlížím, jestli někdo se ještě nehlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.